Zavolám kolegy z předsálí. O procedurálních návrzích se hlasuje bez rozpravy. Ano. K procedurálnímu návrhu může být protinávrh. V tom případě, pane předsedo, pojďte dát protinávrh. Můj protinávrh je poměrně jednoduchý. Já vznáším námitku. Toto nebyl procedurální návrh.

Já vás žádám, pane místopředsedo, abyste o něm nedal hlasovat. V opačném případě budeme oprávněni namítat porušení zákona. Chystáte se porušit zákon po pečlivém plánu a v organizované skupině.

A jediné, co zde je v případě, že je návrh na jiný protinávrh procedurální. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, bylo snad jasně řečeno, že toto není procedurální návrh, tudíž vy nemůžete nechat hlasovat o něčem, o procedurálním návrhu, který není procedurálním návrhem. K tomu vašemu plánu chci říci jedno, tady jsou lidé zavíráni za to, že porušují zákon. Vy se chystáte porušit Ústavu. Děkuji. Pro upřesnění odcituji a dám hlasovat. Za faktickou poznámku se považuje i procedurální návrh týkající se způsobu projednávání některého bodu pořadu. To znamená, já se táži, zda někdo má jiný procedurální návrh, abychom o daném bodu hlasovali v jiný termín, nebo jiný procedurální návrh. Není otevřena rozprava. Rozumím tomu, pane předsedo, že přicházíte s procedurálním návrhem?

Předpokládám, že přicházíte také s procedurálním návrhem.

Pane místopředsedo, já se ohrazuji proti vaší formulaci, když jste se ptal, jestli má někdo jiný procedurální návrh, protože to, co tady pan Faltýnek přednesl, ať už budeme ten zákon o jednacím řádu ohýbat jakkoliv, tak prostě nebyl procedurální návrh. Takže už jenom formulace jiný procedurální návrh byla mimo zákon, protože tady žádný procedurální panem Faltýnkem přednesený nebyl. Vzhledem k tomu, že se v tom evidentně neorientujete, dávám procedurální návrh hlasovat o odvolání předsedajícího, který by věděl, co podle jednacího řádu je, či není procedurální návrh. Vážený pane předsedo, asi se v tom neshodneme. To znamená, budeme nejprve hlasovat o vašem procedurálním návrhu a to je návrh na mé odvolání z řízení schůze, a potom budeme pokračovat tak, jak bylo načteno. Eviduji žádost o odhlášení. Odhlásím vás. Požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Počet poslankyň a poslanců se ustálil.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Vzhledem k tomu, že žádný další procedurální návrh nezazněl, a já říkám, že podle jednacího řádu budeme hlasovat v souladu tak, jak byl načten panem předsedou Faltýnkem.

Já chci vznést námitku proti postupu předsedajícího, protože jak řídíte tu schůzi, opravdu není možné. Takže vznáším námitku proti vašemu postupu. Je to procedurální návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 24, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 82. Návrh byl zamítnut. Vzhledem k tomu, že byl načten procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Pouze za předpokladu, že máte protinávrh proti procedurálnímu návrhu. Mám. Na zvukový záznam a pro historii. Mám, pane předsedající, protest, protože dáváte hlasovat o procedurálním návrhu. To, co tady přednesl pan poslanec Faltýnek, není procedurální návrh na základě a v mezích zákona. Nebudu snižovat úroveň Poslanecké sněmovny tím, že přednesu stejně relevantní poslanecký návrh. Ale pro historii, pro záznam a pro správní zkoumání pane předsedající, podporujete nezákonné jednání.

A v tento moment vzhledem k tomu, že nezazněl protinávrh proti procedurálnímu návrhu... Je zde pouze jeden návrh, aby bylo řádné ukončení rozpravy ve třetím čtení, panem předsedou Stanjurou. Tak jsem si poznamenal váš procedurální, resp. protinávrh proti tomuto procedurálnímu návrhu. Chci se zeptat pana předsedy Laudáta, zda i on má protinávrh proti tomuto procedurálnímu návrhu. Prosím. Dávám protinávrh, abychom hlasovali o tom, že pan předsedající vědomě porušuje zákon této země. A jenom chci sdělit, jestliže budete hlasovat o návrhu pana Faltýnka, TOP 09 se na protest vypne, protože to považujeme za vrcholně nehorázné porušení Ústavy České republiky. Ten nelze hlasovat.

Znovu říkám, je to procedurální návrh. Bez rozpravy. Lze pokládat pouze protinávrhy proti procedurálním návrhům. Posledně jste tak neučinil, pane předsedo. Doufám, že se polepšíte.